U té letecké dopravy je to prostě zvláštní. Jsou nějaká opatření pro ty, kteří přiletí na česká letiště ze zahraničí? Ale vlastně my jako stát vůbec nevíme, kdo k nám přiletěl. A mohli tam lyžovat Němci, Poláci. Nejenom naši spoluobčané.

A tváříte se, pane ministře zdravotnictví, jako že máte systémový přístup.

Budeme pokračovat.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré odpoledne všem. Technická jenom vůči mému předřečníkovi prostřednictvím vás.

Jsou to jenom zbytečné náklady. Děkuji. Přece jen musím zareagovat na pana Stanjuru.

Ale my jsme včera také seděli na Bezpečnostní radě a říkali jsme, zdali povolit, či nepovolit akce většího charakteru.

To všichni víme.

Teď řešíme fakt závažné problémy.

Žádné měření teploty. Já jsem to včera řešil tři hodiny na našem úřadu s profesionály. A nezlobte se na mě, vy jste možná byl programátor, já ještě jsem programátor, ale vy o tom nevíte taky vůbec nic. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nyní faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Máte slovo. Já jsem kladl otázky.

Já si nemyslím, že tomu rozumím.

Já jsem nevolal po tom, abych měřili teplotu. Nic víc, nic míň. Možná byla absurdní ta fabulace, to přiznávám, na tom není nic divného.

Uvidíme, co mi pan ministr odpoví. To mi věřte.

A my to prostě nevíme jako Česká republika. A říkáme tomu opatření. V neprospěch občanů České republiky.

Lidka tam asi bude jako fungovat.

Nyní ještě jedna faktická poznámka.

Domnívám se, že spíš jde o to si uvědomit, že přijímat systematická opatření v této době není vůbec nic jednoduchého, protože my ten virus ani způsob nákazy neznáme.

A v daný okamžik skutečně my tápeme, protože nevíme, co se bude dít.

Ale tady bych nechtěl vstupovat do kompetence lékařů, kteří to určitě znají lépe.